Pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové. Tak v 18 letech podle mě nemá nikdo maturitu. To je první bod. Bavme se o tom, že strážníci městské nebo obecní policie mohou fungovat až po dosažení maturity, to znamená v období po 19 letech. Co se týká pěti let, tady kolega Vondráček to říkal správně, že tady se zákony mění jak na běžícím páse.

Samozřejmě nejsou tam ty drastické záležitosti.

A u nás říkáme málo placená. To jenom na vysvětlení. Jinak pět let... Samozřejmě přijdou o peníze ty firmy, které školí. A samozřejmě ti, co byli na obcích, nebo jsou na obcích, starostové nebo ředitelé městských policií, moc dobře vědí, co ta školení stojí. Samozřejmě je to trochu stres na ty strážníky, na druhé straně ale je to dobře, že se školí. Toho bych se neobával. A na kolegu Urbana. Naprosto správná otázka.

Je to pane kolego úplně jedno. Jinak samozřejmě to patřilo římskému senátu, ta poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Vážený pane předsedající, dámy a pánové.

Nyní kolega Bohuslav Svoboda také s faktickou poznámkou. A potom faktická poznámka pana ministra vnitra. Děkuji.

Já jsem také z titulu své funkce byl velitel městské policie a scházel jsem se s ní každý měsíc a znám všechny jejich problémy.

Ty peníze jdou stejně do městského rozpočtu, a když se za ně koupí nějaký defibrilační přístroj, tak to je jenom dobře.

Je to práce, která je svým způsobem velmi těžká.

Ta práce je velmi složitá, a dát tam lidi mladé, osmnáctileté to je věc, kterou bych chtěl ještě zdůraznit je velmi složité. A maturitu skutečně dneska děláme v 19 letech. Ten strážník dělá úplně jinou práci, než o jaké my tady hovoříme.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

Ještě jestli mi dovolíte reakci na předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího.

To znamená, v Praze dnes je obrovský problém sehnat státního policistu, který má místní znalost. To znamená, bohužel tady slouží policisté z jiných krajů republiky. Děkuji panu ministrovi. Nyní pan poslanec Martin Kolovratník řádně přihlášený v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý podvečer. To je osud nás trpělivě čekajících v řádné přihlášce. Ale já jsem trpělivý byl a budu. Já bych, kolegyně a kolegové, v této věci rád vystoupil z pohledu poslance, který se věnuje dopravě, respektive ve věci přesahu a vazby této tematiky obecní policie právě na dopravu a bezpečnost silničního provozu. Ono už to bylo mými předřečníky také už několikrát dotčeno a diskutováno včetně pana ministra. Ale na začátku svého vystoupení chci krátce reagovat, a jsou to nějaké emoce nebo dojmy, na pana poslance Korteho, kterého jsem velmi pečlivě poslouchal v úvodu. Na jednu stranu, pane kolego, já mohu rozumět tomu volání po zachování občanských svobod, po omezení těch represivních složek a tak dále a tak dále, ale chci věřit, a věřím, že je o tom přesvědčena i většina mých kolegů, nás tady, že pokud došlo k nějakému jednorázovému excesu, tak jak jste popisoval ten svůj vlastní příklad, tak je to přece o lidech. Je to o jednotlivcích a není to důvod kvůli jednomu nepěknému zážitku měnit systém, snižovat počty obecních policistů nebo nedej Bože celou tu instituci rušit.